Čili já myslím, že to je nepochopení anebo nějaká záměrná dezinterpretace. Už to tady zaznělo od některých předřečníků.

Během dvou čtvrtletí jich měli 25 %. Protože prostě ta situace se dramaticky může změnit. Čili na to připravujeme ten zákon. Ne na to, že zítra máme tady něco začít regulovat.

Prosím pěkně, když bude tento zákon přijat, v což stále pevně doufám, tak domníváte se, že se něco změní na tom trhu hypoték, na stávajícím nastavení regulace ve smyslu našich doporučení? Nezmění se nic. My nechceme ty kompetence, jak o nich mluvíte, že se jich nemůžeme nabažit, my je nechceme proto, abychom teď šli regulovat nějak striktněji banky, nedej bože dokonce omezovat přístup mladým rodinám k bydlení. Nic takového ten zákon neobsahuje. Ten zákon říká, že mohou nastat jiné doby, mnohem horší, než jsou dnes, může se proměnit ten finanční trh, v tomto případě trh úvěrový, a to tak, že tady nebudeme mít jenom banky, které mají sídlo v České republice, mají tady ty svoje akciové společnosti, na které my jako regulátor lokální, ten home regulátor, jsme schopni solidně, efektivně dosáhnout, protože jsme taky jejich dohled z hlediska obezřetnosti, ale může klidně nastat situace, která se promění v čase a kterou z jiných zemí známe, že tady budeme mít třeba významný podíl poboček.

A to je úplně normálně možné, protože žijeme v Evropské unii, kde není povinnost mít tu banku v podobě akciové společnosti domicilované v té dané zemi, kde je ten regulátor, a my jsme samostatná jurisdikce, tak prostě my na ně nedosáhneme. Mohou se mnohem více prodávat hypotéky do budoucna přeshraničně. To mohou být platformy, které to budou prodávat na internetu, to se dneska děje v zemích, kde je to víc rozšířeno, ve Skandinávii. Čili my tady chceme mít nástroje regulatorní pro budoucno taky. Přece ty zákony se nepíšou...

Takže k některým dotazům, s dovolením, které tady zazněly od vystupujících. Ještě obecně k tomu. Čili jestli tady odhlasujete zákon, že nemáme být strážcem té tzv. finanční stability, kterou dnes máme vedle měnové stability jako základní úkol ve svém mandátu, tak já budu první, který bude šťastný. Jistě vláda zřídí nějaký orgán, jsou země, kde jsou to orgány mimo centrální banku, které se starají o finanční stabilitu a provádějí tu tzv. makroobezřetnostní politiku, a je to vyřešeno.

My budeme šťastní, když budeme mít těch kompetencí méně. Teď tady znělo samozřejmě, proč tři nástroje.

To přece těžko může dělat zákon a Poslanecká sněmovna.

Samozřejmě že banky mají své rizikové procesy, procedury stanovování rizika, o tom není pochyb. To, co my tady požadujeme, aby bylo součástí zákona je možnost stanovit nějaké maximální limity, stanovit nějaké stropy.

Plus navíc ten zákon, tak jako dneska i ta naše doporučení, dává bankám pětiprocentní výjimky, tzn. pět procent případů, objemu, se vlastně neřídí žádnými limity, čili oni mohou flexibilně pokrýt ty specifické případy, které ta legislativa nikdy není schopna dokonale pokrýt, protože každý ten případ je unikátní svým způsobem, tak mohou prostě pět procent těch věcí zařadit do těch výjimek a mohou dát klidně 100 % hypotéku, když na to přijde, mohou klidně překročit ty limity, které mají dané, pokud jde o ty příjmové ukazatele. Každý ten ukazatel samozřejmě reaguje trochu na jinou věc.

Ještě jedna poznámka. Pokud jde o nástroje pro centrální banku v oblasti měnové politiky, tak já myslím, že tady na to není prostor v tuto chvíli.

Prosím pěkně, rozhodně se nemůže stát měnová politika nástrojem, to skutečně ta fantazie zašla už příliš daleko, dokonce nějakého tady politikaření, že snad operacemi měnové politiky tady budeme zachraňovat nějaké zombie firmy, a tím někomu budeme vyhovovat a někomu nevyhovovat.

Takže myslím, že ty obavy jsou skutečně přehnané.